Není to jediný příklad zvyšování sociálních dávek, jak jistě víte, nikoli na základě původního vládního návrhu zákona vzešlého z připomínkového řízení a na základě návrhu podaného nikoli členem opozice, ale členem vládní koalice, týká se to především sociálních demokratů, až ve druhém čtení. Tady by se snad alespoň nabízelo ten návrh podal pan předseda Zavadil, který je předsedou sociálního výboru , aby aspoň tento návrh podal již na výboru pro sociální politiku, což se také nestalo. Nemíním tím vlastní ideu elektronických neschopenek, to podotýkám, ale rozsáhlý pozměňovací návrh se netýká jen změny zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, změny zákona o nemocenském pojištění, tedy norem, kterých se tento sněmovní tisk předložený vládou Poslanecké sněmovně bezprostředně dotýká, ale dokonce i novely zákona o Úřadu práce. Tento návrh totiž bez jakéhokoliv připomínkového řízení zavádí takzvaný resortní portál práce a sociálních věcí spravovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí, který má být součástí jednotného informačního systému práce a sociálních věcí. S ohledem na celkově nepříliš uspokojivou situaci spojenou se zaváděním a provozem informačních technologií v celém resortu považuji takovéto závažné legislativní změny, navíc načtené až ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně, za mimořádně problematické. Chtěl bych na závěr také připomenout stanovisko koalice soukromých lékařů, zahrnující Českou stomatologickou komoru, Sdružení ambulantních specialistů České republiky, Sdružení praktických lékařů České republiky a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky, aby další legislativní návrhy týkající se elektronického zdravotnictví prošly řádnou a podrobnou odbornou diskusí, a teprve potom legislativním procesem. Nedomnívám se, že návrh pana poslance Běhounka prošel nějakou podrobnou diskusí a normálním legislativním procesem, a na tom si trvám. V takové docela závažné věci, vážené kolegyně a kolegové, bychom skutečně měli postupovat velmi zodpovědně. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane zpravodaji. Dám slovo panu poslanci Opálkovi. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych v diskusi reagoval na slova pana zpravodaje, abych na to položil trošku jiný úhel pohledu.

Dlouhodobá nemocnost za 60 % vyměřovacího základu, redukovaného tak, jak říká zákon, není žádná legrace. A co se týká problému elektronizace nemocenských, víte, ten systém je nastaven zákonem dávno. Ten spor, jestli ano, nebo ne, už probíhá několik let. V podstatě na dobrovolné bázi už funguje, takže je vyzkoušen a nikdo nemusí horovat, jestli to bude, nebo nebude fungovat. Jde jenom o politické rozhodnutí, jestli chceme, či nechceme i v této oblasti nastolit lepší přehled a lepší pořádek. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Ještě přečtu omluvu pana poslance Hegera, který byl omluven na odpoledne a svou omluvu rozšiřuje i na dopoledne z důvodu pracovní cesty. Zeptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Dobrý den, dámy a pánové.

Jedná se o úpravu kompetencí porodních asistentek. Jednak tam docházelo k rozporu mezi vyhláškou a zákonem o nelékařských povoláních, to je jedna věc.

Tato novela usilovala o to, aby porodní asistentka mohla tento termín předpokládaného porodu, resp. nástup na mateřskou, potvrzovat.

Děkuji. Děkuji paní poslankyni Šánové.

Já bych jenom krátce podpořila pozměňující návrh paní poslankyně Šánové, protože si myslím, že je hodně smysluplný. Dále bych chtěla říci, že my jsme samozřejmě problematiku dlouhodobě nemocných probírali intenzivně i na koaliční radě. Musím říci, že tam byly občas nesmyslné nápady velkého zvyšování. Byla bych velice ráda, kdyby dnes pozměňující návrh pana Zavadila prošel, protože my jako hnutí ANO chápeme těžkou situaci lidí dlouhodobě nemocných, nicméně si musíme říci, že je potřeba nastavit také dokonalé kontrolní mechanismy, aby tyto nemoci nebyly zneužívány, neboť víme, že některé nemoci jsou velice těžko odhalitelné a že určitě existuje skupina obyvatel, která může i toto zvýšení začít zneužívat. Takže jenom říkám, že my jako hnutí ANO pozměňující návrh pana Zavadila podpoříme a budeme rádi, když se k tomu přidají další poslanci. Děkuji. Dále do rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím.